Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu.

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Pan zpravodaj? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další prosím.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Další prosím. Posuneme se k hlasování o A2. Prosím stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj?

Návrh byl přijat. Další prosím. Nyní, protože nebyl přijat B1, budeme hlasovat o návrhu C3. Stanovisko pana ministra? Pan zpravodaj má poznámku, že garanční rozpočtový výbor neudělil souhlas, ale rozpočtový výbor přesto má záznam bez stanoviska.